Máme zpracovanou analýzu právní, pracovali na ní experti Ministerstva financí, Finanční správy, prostě legislativa současná to neumožňuje. Není to prostě možné.

Prostě v tuto chvíli v konkrétní kauze tedy postup samozřejmě je respektován, ale není možné v této konkrétní kauze to bude respektováno samozřejmě, protože to je konkrétní věc, konkrétní kauza, ale není to možné prostě plošně, v tuto chvíli. Nemáme k tomu legislativu. Ta legislativa to neumožňuje. Není možné částečně vracet.

To platí tedy zejména pro zásadu zákonnosti, což je obecná zásada právní, ale je to i jedna ze zásad daňového řádu, podle níž lze státní moc uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Prostě my neumíme dnes částečně stanovit daň. Dokud nepřijmeme tuto novou právní úpravu, kterou jsme poslali do legislativního procesu, tak to prostě není možné aplikovat v praxi plošně.

Samozřejmě to se týká všech poslanců této Sněmovny napříč politickým spektrem. Já vám děkuji. Mám zde několik čerstvých omluv.

No, já jsem tady na začátku ve svém vystoupení ocitoval ten závěr Ústavního soudu, který ale se netýká, respektive týká se této konkrétní kauzy, ale není zaměřen pouze na tuto kauzu. Jsou to obecné argumenty.